1.

Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednávání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňující návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 144 mld. korun obsažený v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Dále bych chtěl upozornit, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné. Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Já jsem svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a současně jeho předsedu pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Prosím o trochu trpělivosti, protože to bude o něco delší než obvykle. Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě předsedy výboru Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

Prosím o klid ve sněmovně. II. bere na vědomí následující návrhy na doprovodná usnesení z výborů, kterými se výbory obracejí na vládu: hospodářský výbor:

ústavněprávní výbor:

výbor pro bezpečnost: